V tuto chvíli si dovolím zahájit podrobnou rozpravu. Připomínám, že pozměňovací a jiné návrhy přednesené v podrobné rozpravě musí být vždy odůvodněny. Zeptám se, jestli se někdo hlásí do podrobné rozpravy? Nikoho nevidím, takže v tuto chvíli končím podrobnou rozpravu. Není. Ze strany zpravodajky hospodářského výboru? Také ne.